Realizátory by měli být veřejné vysoké školy a školská zařízení. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dobrý den, pane ministře, Plzeňanka zdraví Plzeňana.

Obracím se na vás v souvislosti s dopisem uměleckého ředitele opery Národního divadla pana Hansena, který zaměstnancům divadla před několika týdny napsal, že Národní divadlo neuvede v souvislosti s aktuálně vedeným válečným konfliktem na Ukrajině představení na motivy opery Petra Iljiče Čajkovského Střevíčky.

Odsuzuji tuto válku, cítím s nevinnými ukrajinskými civilisty, kteří čelí těžké zkoušce. Nikdy jsem si však, pane ministře, nemyslela, že za Putinovy činy budeme principem kolektivní viny trestat ruské umělce druhé poloviny 19. století, kteří jsou celému světu tolik vzácní a s Putinovou válečnou agresí nemají nic společného.

Budeme ničit obrazy ruských realistů? Divadlo uvádí, že sama o sobě opera nemá politickou tendenci. Dovolím si tedy dát otázku.

Opravdu poprosím o dodržování času. A nyní je prostor pro pana ministra, prosím. Děkuji za slovo.

Platný právní řád takový postup neumožňuje.

Národní divadlo nadále hraje řadu ruských autorů.

Děkuji, pane ministře, a vnímám zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Přiznám se, že by mě vůbec nenapadlo, že by ministerstvo nebo kdokoliv jiný měl zasahovat do repertoáru Národního divadla. Mně se jedná o to, aby skutečně tady nebyla nějaká kolektivní vina vůči prostě uznávaným autorům. A chci se ještě zeptat. Myslíte si, že Mrazík, který je obvykle každoročně vysílán, že také bude na nějakém blacklistu, že bude zakázaný? Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

A pak dodám ještě jednu věc.

Děkuji a nyní postoupíme k další interpelaci pana poslance Jiřího Hájka.

A nyní tedy je na řadě pan poslanec Jiří Hájek se svou interpelací, kterou přednese, a bude se dotazovat pana ministra Víta Rakušana.